Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem rád, že tady můžu vystoupit. Zatím mám to právo, i když jsem slyšel v kuloárech, že se něco chystá. A jsem rád, že pan prezident řekl, že mu chybí víc tolerance mezi vládou a opozicí. No, tak uvidíme tento týden, jak to bude s tou tolerancí, nebo jestli to bude ten stoosmičkový válec. A potom pan prezident říkal, že máme myslet na ty, kdo míní, že nemají zastání v Parlamentu. Hnutí ANO je tady pro těch milionu voličů, kteří ve volbách někoho volili a nemají to zastoupení.